Má být zabezpečena neprodleně dodávka pitné vody pro domácnosti a pro firmy a na druhé straně ve chvíli, kdy neprodleně neodstraníme poruchu kanalizace, dochází ke kontaminaci půdy a posléze větší části životního prostředí.

Sedí tam starostové, místostarostové, radní, kteří určitě mají zájem o to, aby ve svých městech a obcích měli maximální množství zeleně.

Proto si dovolím požádat o podporu, i když vím, že to asi nebude úplně jednoduché, protože těch emailů a znova se za to omlouvám jsme dostali velké množství, ale rozhodně to není o tom, že já nebo ten, kdo tento zákon podpoří, by byl v přímém rozporu s tím, že chce ničit životní prostředí. Tak to skutečně není. Děkuji za pozornost.

Já bych rád zareagoval na předřečníka, pana poslance Kotta.

Skutečně docházelo k masivnímu, zbytečnému kácení zeleně.

Pokud tomu vadí nějaký strom, ten strom se pokácí, a je to úplně v pořádku, takže prosím.

Takže já velmi apeluji, prosím, aby dnešní návrhy pana poslance Kotta neprošly, protože ohrožují život ve městech a ohrožují stromy skutečně plošně po naší zemi. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. A jak tady říkal pan kolega Kott, že jsou rozumní starostové a že jsou rozumní zastupitelé, tak tady jste slyšeli teď slovo starosty jedné velké městské části, který vám říká, že to riziko vnímá jako ohromné a že je velmi nebezpečné pro stromy ve městě a pro kvalitu života našich občanů, protože pakliže ulice, doprovodná zeleň bude odstraněna, tak ty ulice budou k nežití. Chtěla jsem tady ještě říct, že zrovna předevčírem jsme tady schvalovali ve třetím čtení stavební zákon. Z té jeho podoby jsem hodně nešťastná, ale jedna věc si myslím, že tam je dobře, a to, že tam byl ukotven pojem modrozelené infrastruktury, to znamená, že se dostává v určitém smyslu na stejnou rovinu jako jsou ostatní sítě, to znamená kanalizace, elektrické rozvody, internet. Takže opravdu ten pozměňovací návrh, který by umožnil kácet kolem vodovodů a kanalizací bez nějakého stanoviska orgánů ochrany životního prostředí je velmi nebezpečný. To je jedna věc. A potom bych ještě upozornila ráda na druhý pozměňovací návrh, také pana kolegy Kotta. Je to pozměňovací návrh, který bude hlasovaný jako B1, a ten se týká zrušení ochrany silně ohrožených druhů rostlin a živočichů. To je pozměňovací návrh, který vnímám také jako velmi nebezpečný, a žádám vás, abyste zvážili, jestli takový pozměňovací návrh chcete podpořit.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Mám tady napsáno sněmovní tisk 731...